Kdo je proti?

Návrh usnesení byl schválen. Tím jsme vyčerpali bod č. 127 a já jeho projednávání končím. Děkuji panu veřejnému ochránci práv za to, že přišel a svoji zprávu představil. Hlásí se pan předseda Benda.

Děkuji za pozornost. Děkuji za zprávu.